A poprosím, aby předložený návrh uvedl pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo.

To, co máme schválit, nám umožní rozšířit množství států, se kterými může probíhat potřebná spolupráce s orgány celní správy, které se zaměřují zejména na vyhledávání omamných, psychotropních látek, tabáku, tabákových výrobků, zbraní, zboží dvojího určení, kulturních statků, léčiv, ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Eva Decroix. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, zaznělo zde již, že je to smlouva, která je poměrně staršího data, to znamená, já si tady jenom dovolím stručně shrnout, proč přistupujeme k dodatečné ratifikaci, neb jsme to již zde diskutovali kuloárně.

Tato skutečnost v aktuální situaci vede k určité konfuzi a právní nejistotě a absence řádného začlenění úmluvy do právního řádu České republiky má pro činnost celní správy negativní důsledky.